Jedná se o občany, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, zdravotně postižené občany, kteří žijí v kruhu milující rodiny, ale i nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny, případně sociálních a zdravotních terénních služeb doma, ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí a které je právě v této fázi života pro ně nejdůležitější.

Denně je to jedna a půl hodiny péče navíc oproti stávajícímu stavu, který nyní umožňuje 3,27 hodiny péče denně.

Navýšení příspěvku na péči se dotkne cirka 25 tisíc osob, což znamená navýšení výdajů ve státním rozpočtu přibližně o 1,8 miliardy korun. Je třeba zdůraznit a vycházet z toho, že je zde významný tlak na změnu poskytování služeb v domácím prostředí a snížení tlaku na pobytové sociální služby, které jsou ve svém důsledku nákladné s ohledem na provozní náklady, ale i na investiční prostředky.

Proto vás velmi žádám o podporu tohoto senátního návrhu. Děkuji, paní senátorko, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lenka Dražilová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To je podstatné, důležité si uvědomit.

A skutečně osoby v pobytových službách jsou chráněny maximální výší úhrady částky za ubytování a stravu a jejich příjem je garantován zůstatkem z příjmu 15 procenty.

Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. Jako první, respektive s přednostním právem se do rozpravy hlásí paní ministryně Maláčová, které dám slovo. Než paní ministryně přijde, tak konstatuji, že pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal je přítomen a tedy ruší svoji omluvu. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám sdělila, že my tento návrh za Ministerstvo práce a sociálních věcí podporujeme. Nicméně aby se jednalo o systémové řešení, tak bych vás ráda v této souvislosti informovala, že chystáme vlastní novelu zákona o sociálních službách, kde budeme chtít navýšit příspěvek na péči i ve III. stupni, protože je zde nejvíce osob již hodně závislých na péči jiných osob, které o ně pečují v domácím prostředí. Myslím si, že to je nejvíce kvalitní péče, je to ten směr, kterým by se Ministerstvo práce a sociálních věcí chtělo ubírat. Takže takto za mě. Děkuji paní ministryni a nyní budeme postupovat podle přihlášených v obecné rozpravě. První na řadě je pan poslanec Třešňák, po něm vystoupí paní poslankyně Maxová. Pan poslanče, máte slovo. Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěl vyjádřit podporu klubu Pirátů tomuto senátnímu návrhu, protože jsme rádi, že konečně zde Senát zapracoval ten rozdíl mezi pobytovými službami a domácí péčí.